Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velmi ráda, že se podařilo konečně dostat tento bod do projednání tohoto druhého čtení.

Já také.

Ale chci opravdu upozornit, že to není malé téma. Pro těch nemnoho osob, kterých se to týká, je to velice důležité. Ale k čemu chci hovořit nejvíce, je to, co již předeslal pan kolega Bauer, a to je opravdu situace, která je, myslím si, škoda, že u nás tak je, a je to pozměňovací návrh, který podávám spolu s paní poslankyní Andreou Brzobohatou, je to téma toho, jakým způsobem funkčně podporovat osoby se zdravotním postižením, aby byly motivovány účastnit se života ve společnosti a aby nevznikal skutečně dnes oprávněný pocit nespravedlnosti, že jsemli na sociální podpoře jako osoba se zdravotním postižením, mám nárok na plnou výši příspěvku na motorové vozidlo, ale pokud chodím do práce, dostávám výrazně snížený tento příspěvek.

Lze odjet do lázní, být na nemocenské. A situace se má tak, že už dnes náš stát stejně většině osob vyplácí maximální příspěvek na motorové vozidlo. Čili opravdu téměř všichni dostávají téměř maximální příspěvek už dnes. Akorát, a to je to gros, proč to tady předkládám, akorát musejí trošku podvádět a cítí se hrozně blbě, když chodí do práce a snaží se, vůči té druhé skupině, která do práce nechodí. Přijde mi, že to je přesně případ něčeho, kde rozpočtově prostě dopad bude opravdu nula, naopak možná spíše pozitivní za ty odvody na sociální a zdravotní pojištění, které proběhnou. A je to hlavně v souladu se všemi moderními trendy. Jde často o osoby třeba po úrazech.

Myslím, že princip, že práce se má vyplatit, platí i v této oblasti.

A myslím, že vzhledem k tomu, že rozpočtové dopady jsou opravdu nulové, je namístě tu podporu zvážit. Kdo byste měli jakékoli otázky, prosím, nebojte se za mnou přijít. A ještě jednou děkuji panu předkladateli tohoto návrhu. Myslím, že to opravdu mnoha tisícům lidí, totiž nejen těm nemocným, ale i jejich rodinám, velmi usnadní životy, pokud ten návrh zákona projde. Děkuji. Dále v rozpravě vystoupí paní poslankyně Dražilová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, jak už tady bylo naznačeno, abych i já vám představila svůj pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku. Souhlasím s návrhem pana kolegy Kaňkovského, který se týká té části okruhu rozšíření postižení, pracovně mu říkám: srdce, plíce, cévy. Jsou to skutečně onemocnění, která nejsou vidět a jsou velmi závažná a která nám opravdu ve výčtu postižení chybí.

S tímto tvrzením opravdu nemohu souhlasit.